My jim tady dost výrazně ztěžujeme život v těchto věcech. Podle mne z dobrých důvodů je to odůvodněné, ale současně mi přijde naprosto namístě jim alespoň od nějaké byrokracie ulevit.

Mám ještě jednu faktickou poznámku, pane poslanče, moment.

Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předřečníkovi.

A v té chvíli se naopak předejde tomu, aby docházelo k institutu, který vy říkáte, že je zatěžující, přichází posléze a přichází jako ten opravný prostředek, a to je reklamace. Znovu říkám, jsou to záležitosti, prostřednictvím pana předsedajícího vážený pane kolego, které jsou prostě konzultovány i s odbornými místy, a skutečně mám strach, že v rámci nějakého zjednodušení, o kterém hovoříte, prostřednictvím pana předsedajícího, skutečně rušíme instrument, který byl funkční a je funkční.

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vystoupil jsem k tomu, že nemá cenu opakovat ten obsah, to už jsme si tady řekli při tom prvním čtení.

Tam to skutečně smysl opravdu nedává, věřte mi.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Asi ještě přečtu tady dvě omluvy.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na zájem o závěrečná slova. Jenom velice ve stručnosti zareaguji.

Nemáte zájem.

Nejprve požádám vystoupení pana poslance Víta Rakušana, prosím, pane poslanče tři. Děkuji vám, vážený pane předsedající.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já jsem u těch směnáren stál několikrát a byl jsem v kontaktu s těmi turisty a ti turisté často prostě přijdou po těch třech hodinách, nebo i později, po třech a půl hodině, takže mně by přišla rozumná polovina toho pracovního dne, což z osmi hodin jsou čtyři.

Děkuji. Pane poslanče, jsme v podrobné rozpravě u druhého čtení, takže vám dám slovo. Ano, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Reflektuji váš návrh.

Děkuji za slovo.